Hlásíte se s přednostním právem? Ale jak to probíhalo?

Takže ano, formálně to rozpočtový výbor projednal, vládní většina to odhlasovala.

Dneska večer máme zasedání, můžeme otevřít novou lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů.

Děkuji za slovo.

Myslím, že si výrobci prostě zaslouží, aby se věci změnily najednou, a ne zas čekat na nějakou virtuální novelu, kdy buď. Jinak to zkracování je opravdu škodlivé. Řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Votava. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jenom krátká reakce na pana kolegu Laudáta vaším prostřednictvím. Nevím o žádném válcování na rozpočtovém výboru. Samozřejmě pokud má koalice více hlasů, no tak přehlasuje opozici. To je naprosto zřejmé, pane kolego. Nicméně v rozpočtovém výboru to projednáno bylo, pozměňovací návrh tam žádný nebyl k tomuto tématu třeba, k tomu lihu. Byl k vínu, který podával pan kolega Vozdecký, ten byl prohlasován.

Faktickou poznámku má pan předseda Stanjura. Já jsem přece nerozporoval to, co jste řekl, pane předsedo rozpočtového výboru prostřednictvím pana místopředsedy. To je prostě pravda. Dneska to zkrátíme, zítra zasedá Poslanecká sněmovna. V pondělí je poslanecký den, jsme ve svých kancelářích.

Není dostatek času. To je všechno pravda.

Jestli všichni uznáváme, že tam problém je, tak proč teď schválit novelu a začít práci na nové novele? To se fakt velmi těžko vysvětluje, proč takhle postupujeme. Pokud ten problém vidíme a pokud připomínky a podle našeho názoru jsou racionální, tak to zapracujme do této novely.